Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Teď tady mám ještě další návrh, aby bylo zkráceno projednávání ve výboru na 30 dní. Všichni víme, o čem budeme hlasovat.

Návrh byl přijat.

Děkuji za slovo.